Který ministr vynětí dodavatelů navzdory odbornému názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prosazoval a prosadil? Děkuji vám za objasnění, ať už přijde od kolegyně Balaštíkové, prostřednictvím paní předsedající, nebo a to bych byla raději přímo od některého z pánů ministrů.

Dobré odpoledne. Děkuji paní poslankyni Kovářové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pardon, přednostní právo pan premiér. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych ještě zareagoval na vystoupení paní poslankyně Kovářové. Především bych chtěl říci, že z hlediska existence této úpravy nejsme sami, tzn. řada evropských zemí má obdobnou úpravu. Když jsme se dívali na ty evropské země, které mají obdobnou úpravu, tak jsme zjistili, že mají tu obdobnou úpravu ve směru k odběratelům, nikoliv k dodavatelům. To znamená, že státy, které přijaly a aplikují veřejnoprávní regulace soutěžního charakteru na vztahy mezi odběrateli a dodavateli, vždy stanovily podobně jako my podmínku jejich aplikace existencí specifického postavení jednoho z účastníků odběratelskododavatelského vztahu. To znamená, že základní myšlenkou těchto právních úprav je skutečnost, že jedna strana smluvního vztahu, tzn. odběratel, má významnou pozici na trhu, kterou může zneužívat vůči všem dodavatelům.

Velmi často jsou regulováni explicitně maloobchodníci a některé právní úpravy mají toto slovo i v názvu. Pro rozšíření působnosti zákona, která byla samozřejmě diskutována v rámci přípravy tohoto návrhu zákona i na dodavatele, neexistuje žádný relevantní silný důvod. Dosud z žádné z existujících studií, které analyzovaly vztahy podél potravinového řetězce, nevyplynulo, že by některý, byť i z velkých dodavatelů, zneužíval nebo byl vůbec schopen zneužít svoji tržní sílu vůči odběratelům. Čili opět odkazuji na aplikační praxi, na to, co se reálně odehrává v naší ekonomice, co se odehrávalo v uplynulých letech a na co reagujeme touto novelou stávajícího zákona o významné tržní síle. Děkuji panu premiérovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová. Děkuji za slovo.

Například ze zprávy RIA cituji: dopady na podnikatelské subjekty ano. A dále: Předkládaný návrh předpokládá pozitivní dopad na podnikatelské prostředí v důsledku odstranění nedostatků stávající úpravy.

Mě by zajímalo, jakým způsobem se začnou chovat obchodní řetězce v okamžiku, kdy začneme regulovat podle tohoto zákona. To znamená, začnou omezovat třeba prodejní dobu.

Bude to mít sociální dopady.

Dalším momentem, který bych chtěl tady zmínit, že to bude mít dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty.

Chtěl bych zmínit z důvodové zprávy další zajímavé momenty, které možná ne všichni četli nebo ne všichni je znají. A tady budu citovat. Hlavní nedostatky. Jedním z hlavních nedostatků cituji nekoncepčnosti a nejasnosti některých ustanovení.

Vymezení pojmu významné tržní síly dává možnost minimálně dvojího výkladu pojmů, čímž může být narušena předvídatelnost jednání správního orgánu, nejasné vymezení subjektu, který může významnou tržní silou disponovat, a vůči komu se posuzuje. Tato novela to opět neodstraňuje.

Tím chci říct, že to zpracování je dle mého názoru velmi slabé, a je mi skutečně líto, že takto nekvalitní novelu zákona předkládá právě premiér České republiky. Proto bych chtěl dát návrh, aby tato novela zákona byla vrácená předkladateli k přepracování. Myslím, že důvody, které jsem tady zmínil, jsou velmi závažné. Děkuji panu poslanci Kučerovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová, po ní pan poslanec František Laudát. Ještě před ním faktická poznámka pana poslance Urbana. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Ráda bych reagovala na pana premiéra. V momentě, kdy náš platný právní řád trestá například ohrožování provozu podmořského kabelu nebo potrubí, nedá se podle mě smysluplně trvat na tom, že je zbytečné regulovat zneužití významné tržní síly ze strany dodavatele. Odpovězte si sami, která situace je výrazně méně pravděpodobná.

Děkuji paní poslankyni Kovářové. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Tady vlastně topka říká: Tohle je blbě. Ten zákon vrátit, zamítnout. Nenavrhuje jiné řešení, resp. říká, že trh by si to nějak vyřešil sám. Já vám zde řeknu jiný příklad. Žijeme na území Evropské unie, jsme členským státem Evropské unie. Otevřeme hranice Evropské unie celému světu? Budeme to považovat za správné řešení? Pro český průmysl by to bylo možná fajn, ale pro některé jiné obory?